Stanovisko výboru je doporučující. Stanovisko předkladatele? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro předložený návrh? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Jedná se o rozšíření kompetence Ústavu zdravotních informací a statistiky. Zde výbor nepřijal stanovisko. Stanovisko předkladatele?

Stanovisko předkladatele? Zahajuji hlasování o tomto pozměňovacím návrhu a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Výbor nepřijal stanovisko. Stanovisko předkladatele? Zahajuji hlasování o tomto pozměňovacím návrhu a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Nyní jsme se tedy vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy, pokud je tomu tak, pane zpravodaji? Přesně tak. Tedy o všech návrzích bylo hlasováno. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.